Děkuji.

To znamená, že i tady by mě zajímalo, jakým způsobem toto bude ošetřeno. Také děkuji za dodržení času. A já se rozloučím a předám řízení schůze, ale nejprve udělím slovo ještě paní poslankyni. Paní poslankyně, prosím. Děkuju. Je pravda, že zákon pojem aprobace nezná, jenom pojem kvalifikace, nicméně s tímto pojmem pracuje Česká školní inspekce a její nejnovější analýzy ukazují, že děti nebo žáci učitelů, kteří jsou kvalifikovaní a aprobovaní, dosahují lepších vzdělávacích výsledků.

Hezké poledne, dámy a pánové.

Je tam tedy podmínka, že to je souhrnně maximálně tři roky od prvního vstupu do té profese. To znamená, není to možné. Děkuji. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Já bych si dovolil, byť jako nepedagog, taky několik poznámek.

Ale nechci srovnávat ta povolání, protože jsou od sebe opravdu odlišná. To, že to je problém, že máme nedostatek učitelů, že se s tím ředitelé škol potýkají, že dneska to řeší tak, že vezmou opravdu někoho, ale musí prokázat, že nesehnali učitele, který má příslušnou kvalifikaci, to je pravda.

Dneska za tři roky bude ten člověk muset odejít a oni nám možná dojdou. Ale nechci polemizovat, to opravdu ukáže až čas a uvidíme za tři roky, jestli máme dostatek těchto lidí, kteří se budou dále vzdělávat.

Děkuji, když tak se přihlaste opětovně. Přibyly další faktické poznámky. S dovolením, pane místopředsedo, vaším prostřednictvím opět odpovím. Toto upravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako regulátor, protože ono stanovuje podíl kreditů, respektive rozsahu té výuky, která v které části má být. Děkuji za dodržení času.

Děkuji za slovo. Samozřejmě nejsem odborník na tento zákon, ale jenom jsem se chtěla zeptat ctěných kolegů, jestli jste uvažovali o tom, když jste tam dávali tu podmínku, že do tří let musí mít hotovo to vzdělání, to minimum, které potřebuje k tomu, jestli jste neuvažovali nad tím, že by stačilo, kdyby do tří let zahájil studium, protože ten člověk, když se dostane na školu a já jsem kupodivu učila matematiky na střední škole jeden rok od prváku do čtvrťáku.

Protože ten první rok, když tam začínáte, tak to opravdu není nic jednoduchého, než uděláte osnovy, než se do toho dostanete.

Dobrý den.

To by mělo být něco jako společný jmenovatel všeho tady tohohle činění, což ne vždycky je. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Moc děkuju panu poslanci Raisovi, protože on to přesně tak řekl, že tato novela by nás měla spojovat, a já jsem to tak po celou dobu vnímala, že v rámci projednávání této novely nebyly nějaké zásadní rozpory.